Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji tímto 20. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny, a to podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu, na základě žádosti 97 poslanců.

Dovolte, abychom v tuto chvíli přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili jakožto ověřovatele poslance Oldřicha Černého a poslance pana Michala Zunu. Pokud by byl jiný návrh samozřejmě, a já se tedy táži, jestli má někdo nějaký jiný návrh?

V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Je někdo proti?

V hlasování číslo 1 přihlášeno 125, pro bylo 125, proti nikdo. Výsledek: přijato. Konstatuji tedy ještě, že ověřovateli 20. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili pana poslance Oldřicha Černého a pana poslance Michala Zunu.

A ruším tímto omluvu pana poslance Ivana Adamce, zřejmě došlo k chybě, takže pan poslanec Ivan Adamec tady je.

A současně ruším omluvu paní Jany Pastuchové.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, poprosím nyní o ztišení. Prosím ještě jednou všechny.

Ještě jednou, prosím teď pravou stranu. A já bych tímto chtěl oficiálně přivítat nového vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny, který je zde dnes poprvé, pana Mgr. Martina Plíška, a současně mu popřát hodně úspěchů v jeho práci.